Už jsem to říkala mnohokrát a zopakuji to tady znovu: Nikdy jste ode mě ani od nikoho z mých kolegů nemohli slyšet, že bychom neměli pomáhat lidem zasaženým válkou na Ukrajině nebo že bychom neměli stát za Ukrajinou.

Vláda prostě musí zvládat obojí. Je to od nás i dobře míněná rada.

A to jsou přesně ta slova, která vykopávají příkopy. Protože my musíme pomáhat válečným uprchlíkům, je to naše povinnost, ale současně se musíme starat i o naše domácí problémy.

Jsme ochotni podpořit jeho prodloužení.

A výsledek?

Já vás velmi žádám, abyste si všechny souvislosti uvědomili a přehodnotili váš plán.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, chtěla bych mluvit o několika aspektech, které budou pro toto jednání Poslanecké sněmovny podstatné. Úplně na začátku musím říci, že naši spoluobčané budou v této době určitě sledovat jednání této Sněmovny pozorněji a s větším zaujetím, než je to obvyklé. A je to samozřejmě logické. Žijeme totiž ve skutečně napjatém období. Sotva dozněl covid, přišla energetická krize. Jsem přesvědčena, že v takto vypjaté době by bylo dobré ukázat českému národu, že jeho poslanecký sbor dokáže pracovat efektivně a rychle. Občané si nezaslouží politická divadla s nekonečnými projevy pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedající tím spíš v těžkých časech. Skutečně doufám, že pro dobro této země, pro dobro našich spoluobčanů a koneckonců i pro dobro nás samotných budeme diskutovat sice tvrdě, ale především rychle a racionálně. Jednoznačně přitom zdůrazňuji, že to není žádná výzva opozici, aby mlčela. To v žádném případě. Očekávám od opozice samozřejmě ostrou diskusi, to je v pořádku. Ale prosím, i ostrá diskuse se dá zvládat rychle a efektivně. Je před námi několik témat, která Sněmovnu rozdělí. A jedním z takových témat může být právě nouzový stav, přesněji řečeno jeho prodloužení. Chtěla bych říci z mého pohledu několik podstatných věcí. Možná tady uslyšíme slova o omezování svobod. Žádné svobody pošlapávány nejsou a nebudou. Je to nesmysl. A zde narážím na projev pana předsedy Okamury, prostřednictvím paní předsedající. Takže ještě jednou budu opakovat: žádné občanské ani jiné svobody našich občanů nebudou pošlapány. A ať kdokoli dokáže, že k omezení svobod došlo. Tady se obracím na pana předsedu Okamuru, opět prostřednictvím paní předsedající, který zmínil, že ministr vnitra je zodpovědný za prodloužení nouzového stavu. Ale sám jste, pane předsedo, citoval ze svých poznámek, že vláda žádá o jeho prodloužení, čili nikoli jednotliví ministři, ale vláda jako celek. Z mnoha projevů u tohoto pultíku to bude vypadat, jako by vláda chtěla zavést nouzový stav až do konce svého volebního období, a ne na dva měsíce.

To zde také již zaznělo.

Prakticky každý rozumný člověk jistě chápe, proč nouzový stav máme nyní a proč ho chceme prodloužit. Pokud má naše země ani ne 10,5 milionu obyvatel a přijde do ní téměř 300 000 lidí za pár týdnů, tak to není situace zvládnutelná bez mimořádných postupů. Stejně tak každý v této Sněmovně ví, že tato uprchlická krize nezmizí za pár dnů, týdnů, a dokonce možná ani za pár měsíců. Za tu dobu dost možná ještě ani neskončí válka na Ukrajině, také musím říci bohužel, natož aby se uprchlíci mohli začít vracet domů. Na okraj a na dokreslenou upozorňuji některé kolegyně a kolegy, že závist je ošklivá věc. A zde musím konstatovat jednu věc.

A já říkám, svoboda projevu není omezena.

Tak to je opravdu závist patologická.